Nevím, komu by to mělo sloužit. Chci upozornit, že jsem podepsal toto usnesení bezprostředně po tom, kdy bylo na sekretariátu zpracováno. To bylo asi ve čtvrtě na dvanáct a za půl hodiny nato bylo v systému. Na tuto dobu, i když jsem byl omluven, jsem byl připraven ve Sněmovně jako zpravodaj vystupovat a byl jsem domluven s předsedou našeho poslaneckého klubu, že mě bude včas informovat, jak se situace odehrává. Tolik zatím k diskusi. Zbytek v závěrečném slově. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Mám dvě řádné přihlášky do rozpravy. První je pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Vilímec, po něm pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

To je fakt. Tato skutečnost zůstává. Jednorázový příspěvek není valorizace a na této věci se nic nezmění.

Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Mihola. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, navážu na pana poslance Kalouska, ale vlastně i na paní ministryni. Ve třetím čtení jsme podali s kolegou Beznoskou návrh, aby součástí zvýšení důchodu nebyl jen jednorázový příspěvek k důchodu, takzvaná finanční výpomoc, ať už bude prohlasován ve výši tisíc, nebo dvanáct set, to je vcelku jedno, ale chtěli jsme, aby součástí zvýšení důchodů bylo to, co chtěla paní ministryně, ale pouze to na vládě neprosadila, a to valorizace důchodů na základě zákona o důchodovém pojištění. Jednorázový příspěvek totiž nemá žádnou souvislost s valorizací důchodu. Není to zvýšení důchodu, je to nějaký jaksi okamžitý jednorázový příjem.

Ano, důchodci nesli docela významné náklady spojené s nezbytnou konsolidací veřejných rozpočtů v době ekonomické krize, ekonomické stagnace. Nicméně teď se ocitáme v jiné době, v jiné fázi ekonomického cyklu.

Chystá se v příštím roce výrazně zvyšovat platy státních zaměstnanců.

Za situace, kdy paní ministryně neuspěla, byť pro to hlasovala, hlasovali i kolegové z její politické strany na vládě, vláda předložila tento návrh, který je skutečně jednorázovým aktem nesystémovým.

Je to vlastně trojnásobek toho, co spočetlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.